Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Martínek, poté pan poslanec Nacher.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Jeden.

Mám další dvě faktické poznámky. Pan poslanec Martínek, poté pan poslanec Válek.

Tam bych chtěl aspoň požádat takto veřejně, protože podle informací, co mám, se nepočítá s tím, že by projekt

Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Válek. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

Vůbec nechápu, jak toto může být politikum, že podám poněkud později daňové přiznání a že ho podám elektronicky a bude to pro mě výhodnější. Jsem obyčejný doktor, byť poslanec v této fázi, ale pořád tomu nerozumím a nechápu, proč se aspoň u části věcí prostřednictvím pana předsedajícího děkuji panu předsedovi Faltýnkovi, ale dávno už nejsem profesorem, to bude až na hrobě.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nemyslím si to.

Což zde zpravidla probíhá.

Důvodem i v této záležitosti je to, že skutečně v tuto chvíli nedokážeme odhalit všechny případné důsledky této změny, která se jeví na první pohled velice jednoduše. Proto se domnívám, že skutečně je potřeba, aby tato Poslanecká sněmovna měla předložené široké spektrum vládního návrhu, který skutečně bude garantovat, že nedochází k určité změně, protože tento zásah do daňového řádu je významná změna. A skutečně je potřeba, aby byla vzájemně provázaná. To je můj názor a z těch důvodů jako zpravodaj jsem navrhl zamítnutí v prvním čtení. A skutečně se těším na vládní návrh, který, tak jak bylo slíbeno, zde bude předložen a budeme mít možnost v rozpočtovém výboru a v ostatních toto řádně projednávat. Děkuji za pozornost. Faktická poznámka, pan poslanec Bláha. Máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás chtěl poprosit, pokud chcete opravdu podnikatelům pomoci, tak nic neměňte! A dávám všem za pravdu, že je potřeba náš daňový systém, všechny zákony, které se blíží k tomu, jak platíme daně, co odvádíme, co je potřeba pro to, aby pro podnikatele to bylo co nejjednodušší, tak je potřeba změnit. Ale je to potřeba změnit k nějakému jednomu datu, aby to podnikatelé mohli načíst v jeden den, aby nemuseli neustále sledovat, co se mění, co se změnilo, co budou zase muset, protože to je to nejhorší, co se děje. A pokud opravdu chcete vědět, co nejvíc trápí podnikatele, tak to, jestli podají daňové přiznání papírově, nebo digitálně, je trápí nejmíň. Nejvíc je trápí exekuce, insolvence, kontroly, statistická hlášení a tak dále, a tak dále.